Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě.

Takže prosím, máte slovo. Tak teď už k věci.

Omlouvám se, paní předsedkyně. Děkuji. Pokračujte prosím. Já to radši přečtu znovu.

Chci, aby to zaznělo jasně. Pan poslanec Jakub Michálek je nebezpečný! Je nebezpečný pro budoucnost nás všech a naší demokracie. Ale zodpovědní jste hlavně vy ostatní.

Ale jaké škody tu mezitím napáchají, to už vás nezajímá.

Právě takový je totiž výsledek hospodaření státního rozpočtu v těchto dnech. Zatímco z letošního kalendáře ještě nebyla ukrojena ani polovina, deficit státního rozpočtu pod vaší vládou už dosáhl celého svého celoročního stropu. Je to nejhorší výsledek hospodaření v dějinách České republiky a je to zároveň největší selhání fiskální politiky, jaké si kdokoliv z nás může pamatovat.

K tomu ale mlčíte. Stalo se přitom to, před čím my jako opozice, stejně jako nespočet ekonomů včetně těch v Národní rozpočtové radě, varovali: Rozpočtové kamufláže, pokřivené odhady, triky a podvody spustily dominový efekt, jehož výsledkem je současná rozpočtová agonie, kterou si pomalu, ale jistě začíná uvědomovat jeden z ministrů po druhém. Stát, který v necelé polovině roku, aniž by došlo k mimořádným a nečekaným krizovým situacím, beznadějně překračuje své celoroční rozpočtové saldo, je státem paralyzovaným.

Podtrhuji doufám, že k ní nikdy nedojde. Já opravdu doufám, že tu někdy v budoucnu nebude většina, která si prosadí, že poslancem se může stát pouze člověk, který má ve svém oboru již něco profesně za sebou, že musí mít nějakou viditelnou profesní stopu, že musí prokázat nějaký stupeň odbornosti, že ta většina nebude chtít vytvořit Sněmovnu složenou pouze z expertů. Diskvalifikovala by totiž část veřejnosti, zejména mladých lidí, a to je nepřípustné. Ale já říkám, že to by bylo pro mě naprosto nepřijatelné a vystupovala bych zde stejně, úplně stejně, jako vystupuji nyní, když tu řešíme principiálně stejný, i když zrcadlově obrácený návrh.

A ten, kdo rozhoduje, zda se někdo má stát poslancem parlamentu, zda získá důvěru občanů, to jsou právě ti lidé, ti občané, kteří nás volí. To nejsme my poslanci, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající. Takhle jednoduše to celé funguje. Jakoukoliv podmínku k tomu přidáte, tak prostě ten princip nabouráváte a ohýbáte.

Možná jste zaznamenali, minulý týden přijela osobně do České republiky šéfka Úřadu evropského veřejného žalobce Laura Codruța Kövesi, aby apelovala na českou vládu ve věci klesajícího počtu odhalených případů krácení daní, klesající objasněnosti případů a narůstajících podvodů s DPH.

Národní centrála proti organizovanému zločinu zase ve stejném roce podle své výroční zprávy zaznamenala odklon od trestné činnosti v oblasti DPH, vystavování fiktivních faktur či podílení se na karuselových podvodech, a to rovněž z důvodu zúžení prostoru k páchání této kriminality díky zvýšeným kontrolám finančních úřadů nebo zavedení kontrolních hlášení.